Ale bude se o tom mluvit tady na půdě Poslanecké sněmovny, které se zodpovídá vláda!

Ale z tohohle prostě neutečete, pane premiére, z tohoto rozhodnutí. To nejsou nevhodná slova.

Ale v okamžiku, kdy mluvíme o kriminálních činech, o tom, že někdo čerpá veřejné prostředky ve svůj soukromý prospěch, tak to není nevhodný výrok! To je mimořádně závažné obvinění! Ani to nemůžeme vědět.